Nicméně my respektujeme návrh kolegyně Schillerové.

Žádám o to jak vás, tak všechny ostatní.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Dobré ráno, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, jenom bych chtěl reagovat na slova pana Jakoba. Oni to samozřejmě úplně obracejí v tom, že jsme vyobstruovali sami sebe.

My jsme se připravili na dnešek, věděli jsme, že bude korespondenční volba. Já tady na rovinu říkám, že hnutí SPD má zájem obstruovat dva vaše zákony, které jsou pro tuto zemi a pro společnost škodlivé.

Úplně ji museli zrušit, protože to byly takové podvody, že to svět ani koalice neviděly. My jsme připraveni.

Prosím.

Budu velmi rád, kolegyně a kolegové, když budete respektovat jednací řád. Já jsem na to upozorňoval, já vám nemůžu vzít právo vystupovat s přednostním právem, ale znovu upozorňuji na to, že se má vystupovat k pořadu schůze. Přečtu omluvu. Nyní požádám o vystoupení pana poslance Karla Havlíčka. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolím si navrhnout bod, který by měl název Covidová podpora podnikatelů. Prosím, nechci to brát ani konfliktně ani konfrontačně. Mám tady na to pět minut, nechci nic zdržovat, a pokud se do toho bodu pustíme, je to otázka možná několika desítek minut, abychom si vyjasnili, jestli tedy podnikatelé dostanou podporu, nebo nedostanou. Myslíme tím samozřejmě covidovou.

Poslední covidová podpora za listopad a za prosinec byla připravena ještě naší vládou.

Rozumím tomu, že se bude diskutovat korespondenční volba, ale priorita dnes je někde jinde. Ti podnikatelé jsou od prosince bez jakékoliv podpory a očekávají ji, tím spíše, že jednotliví členové vlády na to mají zcela zjevně různé názory.

Tvrdili jsme, nebo tvrdila vláda, že by to mohlo být v tomto týdnu, netrpělivě jsme čekali na vládní tiskovou konferenci, kde vystoupil pan premiér Fiala s tím, že potřebují ještě jeden až dva týdny. Takže jsme v situaci, kdy podnikatelé už tři měsíce jsou bez podpory. Dejme si pár desítek minut na to, abychom si to vydiskutovali, a prosím pěkně, představte nám už uceleně, k čemu ta podpora bude směřovat, jestli vůbec nějaká bude, v jaké bude výši a na co se mají podnikatelé připravit. V určité chvíli je lepší si stoupnout před firmy a říct: Nebude nic. Rozuměl bych tomu, protože to může být požadavek Ministerstva financí. Obvykle to bývá tak, že vždycky je to nějaký kompromis, ale je lepší říct: Nedostanete od nás vůbec nic, protože budeme šetřit, než to neustále posouvat a říkat: Možná něco bude, možná ne. Podnikatelé s tím musí začít pracovat. Děkuji mockrát.

Po pevně zařazených bodech.